Chybí nám aspoň jeden člen vlády, abychom mohli pokračovat.

Hezké dopoledne, pane předsedo, paní ministryně kolegyně, kolegové. O tomto návrhu zákona jsme vedli od minulé schůze několik jednání s paní ministryní, s členy Bankovní rady a zástupci jednotlivých politických klubů. Na úterním grémiu zaznělo vyjádření některých klubů, že nepodpoří projednávání tohoto návrhu zákona v legislativní nouzi. To znamená, že tento návrh zákona bude platný ke konci příštího roku.

Děkuji za odpověď ještě před hlasováním. Já děkuji. A paní ministryně se hlásí do rozpravy.

Pro mě je důležité, aby tato část novely zákona o České... ne pro mě, pro tuto zemi, aby prošla, takže já jsem připravena naplnit tu část dohody. To znamená, že podpořím tento jediný pozměňovací návrh to předesílám, protože jsme zpracovali i technicky ještě jiné a ty nepodpořím.